My jsme zjišťovali, co to je za občany. Začali jsme dohledávat ty bezdomovce, kteří podávali ty sofistikované námitky proti tramvajové trati. Dohledali jsme je a oni se všichni vzdali toho podání a napsali, že skutečně to podání nepodali. Toto byla moje osobní zkušenost při budování tramvajové trati, na kterou přispěla vláda Švýcarské konfederace v rámci Švýcarských fondů, a zdravím tímto Ekologickou iniciativu. Nyní pan poslanec Jiří Junek, připraví se pan kolega Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je tady nějaká relevantní statistika, kolik za rok třeba 2016 bylo vedeno stavebních a jiných řízení a kolik z těchto řízení bylo blokováno těmi tzv. ekoteroristy?

Děkuji.

Jenom velice krátce.

Pokud jde o moje zkušenosti s územním plánem a strategickým plánem, jsem tuším dva nebo tři první roky od roku 2010 na pozvání primátora Hudečka pracoval na strategickém a metropolitním plánu v Praze. Dneska se zabýváme tím, zda budeme, nebo nebudeme prodlužovat termín na zpracování územního plánu Prahy z jednoduchého důvodu.

Je dobře, že už to tak nedělají. Tak to byl pan kolega Gabal. Dodržel i čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Michal Kučera, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nestaví. Nestaví a odpovědní za to jsou ministr dopravy Ťok a ministr životního prostředí Brabec, protože se u nás nestaví dopravní stavby.

Ten vztah by měl být vyvážený. A znovu upozorňuji na to, že mnohdy se velmi často svádí to, že se nestaví, na občanské iniciativy. To skutečně mnohdy pravda není, i když je pravda, že na mnohých stavbách udělaly skutečně medvědí službu právě občanským službám některé aktivity.

A skutečně nechoďme ode zdi ke zdi, to znamená buď nic, anebo všechno. To byl poslední přihlášený. V tom případě dávám slovo v rozpravě ještě panu zpravodaji k jeho vystoupení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.